Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Děkuji. Jednáme tedy o jmenování člena, jednoho člena do tzv. velké mediální rady, je to Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Ve výše uvedené lhůtě byly návrhy od klubů doručeny. To vám bylo rozdáno na lavice, ale pro stenozáznam a úplnost ho v rychlosti přečtu: